Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající.

Ti lidé se cítí znejistěni, a i vůči zahraničním partnerům, kdy vláda dost často přijímá různé úmluvy a dohody mezi jednotlivými státy a jejich informačními službami, je důležité, aby se tato záležitost vyjasnila, aby Česká republika byla i nadále věrohodným partnerem v těchto zahraničněbezpečnostních otázkách.

Byla dobrá vůle! Ale nicméně je možnost to teď zařadit na tuto schůzi, která probíhá. A byl bych rád, aby se k tomu vyjádřil opravdu premiér, bývalý ministr obrany a současný ministr zahraničních věcí a paní ministryně obrany. A dovolím si říct jednu důležitou věc.

Vláda v tomto složení musí daleko více než jiná vláda naslouchat návrhům opozice a aktivně spolupracovat, protože tento vládní model vyžaduje časté získávání podpory u ostatních parlamentních stran, a my očekáváme, že se tím rozšíří prostor pro konstruktivní opoziční práci. To jsou slova, prosím pěkně, pojďme udělat ty činy. Za hodinu ten bod může být projednán, může být usnesení, které podporuje to, co řekl premiér, a očišťuje Českou republiku a naše občany v očích jiných zahraničních partnerů. Děkuji za podporu. Protože vy jste mluvil k programu. Jinak jsem vám nemohl dát slovo. Řekněte mi bod, o kterém máme jednat. Čili vy jste chtěl opakovat pouze jeho návrh.

A potřebuji, abych dodržoval jednací řád. Rozumím tomu správně?

Děkuji. Další přihlášený je pan kolega Benešík. K programu schůze, pane poslanče. Samozřejmě.

Zdůvodním. My jsme tento bod v rámci informace předsedy vlády po zasedání Evropské rady, kde se toto řešilo na jednání mj. i s představiteli Spojeného království, projednali na výboru a tento bod byl z důvodu tehdy citlivých informací vyhrazen bez veřejnosti. My jsme svůj výbor na tento bod uzavřeli, aby mohly padat informace, které by v té době zřejmě nemohly veřejně, nebo za přítomnosti veřejnosti, která normálně má přístup na zasedání výborů, padnout. Já si osobně myslím seděli tam poslanci z celého politického spektra, a já si myslím, že tito poslanci by měli mít možnost se vyjádřit k tomu, co tam zaznělo, tak aby se vysvětlilo to podle mého názoru velké komunikační nedorozumění, možná záměrné, možná nezáměrné, mezi vládou České republiky a prezidentem České republiky. A já bych chtěl apelovat na ty kolegy, kteří se rozmýšlejí, jestli tento bod zařadit, nebo ne, aby si vzpomněli na to, že v lednu tohoto roku jsme dle mého názoru úplně zbytečně diskutovali celý den a utráceli peníze daňových poplatníků ohledně tzv. Dublinu IV. Ohledně materiálu, který výbor pro evropské záležitosti projednal o rok a půl předem. Projednal ho v září 2016, přijal usnesení, to usnesení se stalo součástí vyjednávací pozice vlád České republiky.

Poslanecká sněmovna i přesto se většinově usnesla, že je to tak důležité téma, aby bylo projednáno na plénu Poslanecké sněmovny, byť usnesení našeho výboru má sílu celé Poslanecké sněmovny a vláda ho do puntíku dodržovala, a zařadili jsme to, projednávali jsme to. A nakonec, co jsme přijali? Přijali jsme usnesení, které já jsem jako zpravodaj ve výboru navrhl. Úplně to samé, jenom ve zkrácené formě, tak aby bylo srozumitelnější, plénem Poslanecké sněmovny. Tehdy jsme to udělali. Bylo to prostě, odůvodňovalo se to tak, je to tak důležité téma, politicky má plénum Poslanecké sněmovny daleko větší váhu. Projednejme to! Stalo se to, že jsme celý den projednávali něco, co už Poslanecká sněmovna prostřednictvím svého výboru projednala. Přijali jsme téměř totožné usnesení, pouze jenom ve zkrácené formě, ale udělali jsme to. Dnes jsme v situaci, kdy náš výbor a další jiné komise projednávaly podle mého názoru minimálně stejně závažnou věc, ale v režimu s vyloučením veřejnosti, v režimu, které nejsou veřejné, a my přece dneska neodmítneme v tak těžké situaci, v tak diskutovaném tématu informace našim spoluobčanům. Doufám, že pokud nepodpoříte tento bod jako první, podpoříte ho jako druhý. Děkuji za dodržení času k pořadu schůze v průběhu podle jednacího řádu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.